Děkuji. Projednáváme tisk ve třetím čtení, chápu, že je pokročilá hodina. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Z toho pohledu taky budu hodnotit jednotlivé pozměňovací návrhy, které byly dány k daňovému balíčku a které mají tendenci jej změnit naprosto zásadním způsobem proti tomu, jak byl původně navrhován. Jaké návrhy já tedy považuji za ty, které mají mít, řekněme, vyvážený mix k tomu, abychom podpořili ty, na které dopadne covidová krize nejhůře a zároveň nemají úplně zničit veřejné rozpočty.

Určitě se shodneme, že už tyto změny v daních znamenají výpadek veřejných rozpočtů zhruba 100 miliard korun ročně.

A dnes, když má ani ne třetinu, tak má obrovskou šanci, aby na její sen konečně došlo.

Máme výpadek veřejných rozpočtů 200 miliard korun každý rok.

Je asi zřejmé, že se bude muset něco změnit. Prostě země, Česká republika, jak dosud fungovala, s takovými výpadky dál fungovat nemůže.